Děkuji, že u stolku zpravodajů zaujali svá místa pan ministr vnitra a místopředseda vlády Jan Hamáček a zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Kateřina Valachová. Ptám se, jestli zpravodajové mají zájem vystoupit. Nechtějí. Můžeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě. Než udělím slovo panu poslanci Ivanu Bartošovi, tak ještě jednou požádám sněmovnu o klid! Nebo budu nucen přerušit na chvilku jednání schůze Sněmovny.

Protože Ivan Bartoš je přihlášen v rozpravě podrobné a nikoho nevidím, kdo by se hlásil do rozpravy obecné, rozpravu obecnou... Ne, kolega Benda se hlásí ještě.